Co se týká nákladů, které vzniknou zaměstnavatelů povinností proplácení náhrady mzdy, zaměstnanci v prvních třech dnech pracovní neschopnosti, po diskusi se zúčastněnými, ale také se sociálními partnery, jsme vzali za svůj řekněme poslední kompromis, kterého byli schopni zaměstnavatelé a zaměstnanci dosáhnout, a to v roce 2016 až 2017. Navrhujeme tedy kompenzaci stran zaměstnavatelů snížením sazby pojistného o 0,2 procentního bodu na nemocenském pojištění. Účinkem tohoto snížení pojistného by tedy mělo být, že také zaměstnavatelům bude tato změna kompenzována, a zároveň zajistíme zaměstnancům to, co je podle mého soudu spravedlivé a podle našeho soudu spravedlivé, tzn. úhradu prvních tří dnů nemoci stejně jako následujících částkou 60 % průměrné mzdy.

Děkuji paní poslankyni Valachové, která nám za navrhovatele uvedla předložený návrh. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Marek Novák. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený poslanecký návrh zákona ruší institut karenční doby. Jedná se o první tři neplacené dny dočasné pracovní neschopnosti. Náklady vzniklé zaměstnavatelům povinností proplacení náhrady mzdy zaměstnanci i v prvních třech dnech pracovní neschopnosti jsou v tomto návrhu kompenzovány snížením sazby pojistného o 0,2 procentního bodu na nemocenském pojištění. Vláda dala návrhu v obecné rovině souhlasné stanovisko s tím, že konkrétní parametrické změny v systému nemocenského pojištění budou ještě dále diskutovány. Pokud jde o výši sazby pojistného na nemocenské pojištění a tomu odpovídající výši nemocenské dávky, musí být ještě předmětem dalších jednání. Doporučuji propustit návrh do druhého čtení a přikázat výboru pro sociální politiku. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Než otevřu obecnou rozpravu, tak vás seznámím s přišlými omluvami.

Nyní otevírám obecnou rozpravu. Jsou do ní v tuto chvíli přihlášeni tři poslanci a poslankyně. Jako první vystoupí pan poslanec Jan Bauer. Připraví se paní poslankyně Aulická Jírovcová.

Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek k tomuto poslaneckému návrhu. A dopředu avizuji, že ho považuji za velmi nešťastný. Přiznám se, že tomu moc nerozumím, protože si myslím, že je řada jiných levicových témat, která by mohla být vlajkovou lodí České strany sociálně demokratické.

Tento návrh je předkládán s podporou současné vlády v demisi.

Jak to tedy doopravdy je nebo jak to bude vypadat?

Nikdo vlastně pořádně nevíme. Chtěl bych říci, že tento návrh je podáván přes jednoznačný nesouhlas zaměstnavatelů.

Dnes tato zodpovědnost jednoznačně leží na vládě v demisi Andreje Babiše.

Já jsem přesvědčen, že nastavení karenční doby a podmínek vyplácení nemocenské musí vyplývat ze vzájemné dohody uvnitř Rady hospodářské a sociální dohody. Logicky tato Poslanecká sněmovna je složena z mnoha profesí a máme tady taktéž zástupce podnikatelské sféry. A přiznám se, že jsou zde mnozí úspěšní podnikatelé, kterých si velmi vážím, a mimo jiné i z jejich úst, a jsou to často poslanci vládního hnutí ANO, slyšíme výzvy, abychom podporovali podnikatelské prostředí, abychom se snažili rozumnými návrhy kultivovat podnikatelské prostředí.

Chtěl bych také říci, že tento návrh, ten stávající, který platí, se v minulosti velmi těžce rodil. Byl to složitý kompromis, na kterém se všechny rozhodující strany musely dohodnout, a myslím si, že je velmi nešťastné, že se tento těžce rodící kompromis má v této chvíli měnit. Na závěr, milé dámy a pánové, mi dovolte, abych podal návrh na zamítnutí. Děkuji za pozornost. Děkuji. Další v rozpravě vystoupí paní poslankyně Aulická Jírovcová, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.